Z jednání vyplynula potřeba zpracovat analýzu ústavní ochrany vody v mezinárodním kontextu, a proto, jak jsem řekl, Ministerstvo zemědělství požádalo experty z právnické fakulty o vypracování studie k možnostem dalšího legislativního postupu. Z té vypracované studie vyplynulo, že koncept zvláštní ochrany vody v kontextu české i zahraniční právní úpravy je realizovatelný a navíc vhodnější než případný zásah do stávajícího znění Ústavy nebo Listiny základních práv a svobod. Následně byly svolány další tři kulaté stoly, kde byly tyto cíle specifikovány.

Chci říci, že ta jednání budou pokračovat s důrazem na hledání společně sdílených hodnot a představ v rámci tématu ústavní ochrany vody, protože to považujeme za zásadní, a byl bych velmi rád, aby tento návrh byl projednán a byl konsenzuální pokud možno s celým politickým spektrem parlamentních stran. Proto bych pak požádal, že požádáme o společné projednání textu předtím, než to bude předloženo.

Po skončení debaty s poslaneckými kluby v Poslanecké sněmovně jsem slíbil, že budu seznámeni s výsledkem a textem návrhu.

Za druhé, klade důraz na udržitelné užívání vodních zdrojů a jejich ochranu v kvalitativní i kvantitativní rovině, zavádí povinnost racionální úsporné spotřeby vody.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já si vás dovolím požádat o podporu návrhu pana poslance Kováčika a chci vám říci, že ve velmi krátké době vás požádáme o společnou schůzku vašich zástupců k tomuto tématu, abychom to projednali a bylo to pokud možno konsenzuální.

Já vám děkuji, pane ministře. Jsou tady tři faktické poznámky. Ale jestli pan Kováčik se hlásil s faktickou poznámkou jako první předtím, tak jsem to špatně pochopil.

Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak já o něm nechám bezprostředně hlasovat. Já jsem zaregistroval žádost o odhlášení, takže se registrujte prosím svými identifikačními kartami.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl přijat.